Děkuji. Řádně přihlášený do diskuse je pan poslanec Černoch. Dobrý den, dámy a pánové, pane místopředsedo.

Samozřejmě neměly by. Ale bohužel, bohužel ta realita je taková, že si myslím, že dneska už spousta lidí přemýšlí, jestli na to budou mít, nebo nebudou mít, jestli ty děti uživí, nebo neuživí. Je tady nějaký návrh.

Děkuji vám. Mám zde jednu faktickou poznámku. Pan poslanec Soukup se hlásí. Dámy a pánové, já bych vás informoval doporučím poslancům ANO, aby hlasovali pro vládní návrh.

Děkuji vám. Děkuji za tu debatu, která tady byla.

Ale když my chceme naopak narovnat podmínky, aby děti nebyly početně diskriminovány, a hlavně aby Česká republika, abychom nadřadili národní zájem, abychom nevymírali, tak najednou je to diskriminace. Já nevím, jestli jste tady všichni byli, ale státní úřady, státní orgány žádají běžně po uchazečích čistý trestní rejstřík a pracovní minulost či pracovní praxi, takže to není nic nového. Takže děkuji, že tady zazněly napříč politickým spektrem názory, proč se to nepodpoří a že by se(!) něco mělo udělat jinak. Vážení, že by se(!) něco mělo udělat, to si můžete dovolit jenom vy tady možná ve Sněmovně, protože kdyby se to stalo v soukromé firmě, že by se(!) něco mělo udělat a to se(!) udělá, tak je to na výpověď v nejkratší možné míře.

Tady máme řadu nepřizpůsobivých rodičů, kteří se živí tím, že mají třeba deset dětí a inkasují dávky.

Já jsem sem přišel, abych to řešil, abych dal jediné řešení, jediný pozměňující návrh, který tady je. Nikdo jiný z vás s žádným řešením zvýšení porodnosti nepřišel. Je tady jediný pozměňovací návrh a to je návrh náš, Úsvitu, který jsem předložil. Jsou to jenom řečičky a hledáte si důvody, proč to nepodpořit. A i ten, kdo půjde následně na mikrofon, pakliže bude kritizovat, neříkejte, co je špatně, řekněte váš konkrétní návod komplexní na zvýšení porodnosti v České republice. Neslyšel jsem ho, pravda, ani od předešlé vlády. Tam naopak bylo porodné jenom na jednoho člověka, respektive na jedno dítě, a ta podpora tam byla naopak celkem nízká.

Jo, ono to trvalo čtyři, pět měsíců, ale aspoň to tady nějakým způsobem je.